Po formální stránce s ohledem na dosavadní praxi se můžeme domnívat, že neutrální stanovisko je v zásadě poměrně příznivým hodnocením poslaneckého návrhu, ale když budeme číst dále, tak návrh je je řečeno tedy ve stanovisku vlády, že návrh obsahuje a je odůvodněn neskončeným soudním řízením. Vláda neshledává v trestním zákoníku mezeru, kterou by bylo třeba vyplnit novelou, a konečně návrh má i technické legislativní nedostatky. Čili úplně nerozumím tomu stanovisku vlády, které je nadepsané jako neutrální. A tady si dovolím poznámku na závěr.

Mám další přihlášky.

Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předložili jsme tady doplněk návrhu. Netvrdím, že všechno je dokonalé, a proto bych reagoval na slova pana kolegy Výborného prostřednictvím pana předsedajícího.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

A rozhodně nejde o omezení svobody slova. Podle našeho názoru je to právě o ochraně svobody, svobody nás všech. K panu kolegovi Výbornému prostřednictvím pana předsedajícího bych rád podotkl, že naše hnutí toto téma rozhodně nepolitikaří, nevedeme kampaň. Jde o mezeru v zákoně, na kterou v podstatě poukázal byť otevřený případ. Děkuji vám.

Podle mě je naprosto absurdní, když někdo předloží návrh, který se zcela jednoznačně týká svobody slova, ostatně zavádí nový verbální trestný čin, tzn. trestný čin, který můžete spáchat jenom tím, že se nějak vyjádříte, a současně tvrdí, že svobodě slova nic nedělá. Ten zákon omezuje svobodu slova.

Já snad jenom připomenu, říkám to vždycky, že první čtení zákonů je o tom, zda Sněmovna se chce zabývat nějakým tématem, nebo nechce.

Ono vzkázat veřejnosti, že nás to vlastně nezajímá, a to by byl ten vzkaz, dobrý vzkaz prostě není.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy a pánové, já jsem tady poslouchal tu debatu, tak přestože na vyjádření Pirátů normálně nereaguji, ale tady to snad není ani reakce na vyjádření. Takže on říkal, že chceme omezit svobodu slova.

Tak já takové věci nechci, aby se tady v České republice propagovaly. Takže tady máme s Piráty rozpor, ano, ale my to nechceme. A je to jako s tou vaší svobodou internetu. A my jsme pro to, aby byla zakázána dětská pornografie. Prostě když celá společnost vyhodnotí po hluboké diskusi odborníků určité jevy jako celospolečensky škodlivé, tak i ta svoboda internetu má určitá omezení.

Vím, že tam máme také určité rozpory s vámi, ale tak to prostě je. A já tedy musím zásadně se omezit, zásadně se ohradit proti tomu, aby v České republice po vzoru návrhu tady Pirátů byla svoboda slova v tom, abychom tady mohli veřejně propagovat tyto věci.

Takže za nás bych skutečně chtěl a chtěl jsem vás ještě jednou požádat, není to nic navíc, v tom zákoně už je napsáno, že jsou zakázaná taková hnutí.